Tam to vůbec není vázáno na trvalý pobyt. Přiznám se, jaké mají kompetence, pravomoci vůči zastupitelstvu, to zase tak do detailu nevím. Ale rozhodně to není tak, že se starosta staví proti zastupitelstvu, protože to nemá žádnou logiku. Zastupitelstvo není oponentem starosty a starosta není oponentem zastupitelstva ani v přímé volbě.

Jinak, mimochodem, průzkumy jsou průzkumy a realita ukazuje, že pak to dopadne úplně jinak.

To způsobí vlastní koalice, pokud starosta a rada neplní volební program nebo koaliční program, ke kterému se zavázali.

Samozřejmě o život nejde. Děkuji vám, pane poslanče.

Děkuji, pane předsedající.

Časy se mění, přicházejí nové pořádky. Prostě musíme si zvykat. Děkuji a nyní pan poslanec Beznoska, který je řádně přihlášen do rozpravy. Máte slovo. Úplně všechno bylo řečeno, mým úkolem bylo vymyslet něco, co ještě nikdo neřekl, nic mě nenapadá, tak jen taková praktická zkušenost.

S panem primátorem Oliverem Solgou jsme mnohokrát diskutovali na téma přímá volba. A já vám musím říci: buďme v tomto ohledu konzervativní. Proto zůstaňme u našeho modelu parlamentní a zastupitelské demokracie, je to model výborný, a tento návrh, který podali kolegové z Úsvitu přímé demokracie, pojďme zamítnout v prvním čtení. Děkuji pěkně. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Kádnera. Děkuji.

A byl také nějakým způsobem, nějakým mandátem zvolen.

Měl tam být určitý starosta a je pouze v opozici. Já vám také děkuji. Neeviduji nikoho, kdo by byl přihlášen dále do rozpravy, ani s faktickou poznámkou. Je tomu tak? V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se pana zpravodaje a navrhovatele, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Dobře, děkuji. Mám zde dva návrhy. První je na zamítnutí a druhý na vrácení, to znamená, budeme hlasovat. Navrhuji v pořadí, že nejdříve návrh na zamítnutí, v případě, že neprojde, tak návrh na vrácení. Jestli není nikdo, kdo by rozporoval tento postup není?